Nyní tedy pan poslanec Martinů, připraví se pan ministr Brabec, zatím poslední přihláška. Já bych poprosil Sněmovnu o klid, aby se mohl pan poslanec vyjádřit. Tak prosím, máte slovo. Dovolte mi i krátké vystoupení.